Jenom technická poznámka. U existujícího zákona se nedělá věcný záměr, u novely se to nedělá. Nicméně jsme zaslali východiska, která vlastně tu formu věcného záměru splňují a velmi přesným způsobem popisují, co Ministerstvo práce a sociálních věcí hodlá změnit, jak a proč.

To je první část. A my jsme tomu požadavku vyhověli. Ale celá ta věc stojí, že kraje vyčíslily dofinancování sociálních služeb v důsledku navýšení platů, které nebyly zahrnuty do rozpočtu, a v důsledku výpadku individuálních projektů na 2 miliardy. Následně mám tady čtyři faktické poznámky.

Jako první vyzývám pana poslance Mariana Jurečku.

Prosím pěkně, dovolte mi jednu věc.

Prosím vaše dvě minuty, máte slovo.

To nebyly politické body, to bylo upozorňování na to, že ten problém nastane, bude a můžeme ho řešit zavčasu. Další věc. To, že máme problém na krajích s financováním sociálních služeb. Nebyla to sociální demokracie, byli to lidovci, kdo přišli a říkali: máme zde problém, ty peníze budou chybět. Byli to opět lidovci, kteří svolali mimořádnou schůzi. Byla to sociální demokracie? Nebyla. To jsou ty konkrétní skutky, které my máme za sebou a skrze které řešíme problémy na krajích v rámci dofinancování sociálních služeb. Věřte, že mi není příjemné se tímto způsobem vyjadřovat k sociální demokracii, kterou vnímám jako standardní politickou stranu. Ale je potřeba si říct, že my ty věci týkající se sociálních služeb řešíme věcně. A tak se nezlobte, jestliže v těchto konkrétních věcech nekonáte, tak to beru jako vaše selhání směrem k těm nejpotřebnějším.

Protože opravdu, jak jsem tady říkala, tak za poslední dobu jsme od sociální komise dostali řadu tabulek. Já jsem to tady říkala.

To kraje dostaly. To kraje dostaly. Na to paní ministryně získala ty evropské peníze. Proto jsme přijali i to usnesení na Asociaci krajů, že žádáme komisi, aby to do příštího jednání rady vyhodnotila. Takže toto přece je člověk, který mi poslal i adekvátní podklady z hlediska toho, aby potvrdil, kolik z hlediska dofinancování sociálních služeb chybí.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Za prvé. Ministerstvo práce a sociálních věcí, tedy sociální demokracie, požadovalo pro sociální služby z rozpočtu 17 miliard, což je přesně rozdíl těch 2 miliard, které v tuto chvíli hledáme. Samozřejmě, že jsem hlasovala pro rozpočet, protože bylo důležité, aby země začala fungovat. A nezlobte se na mě, Ministerstvo práce a sociálních věcí spolu s Ministerstvem financí celou dobu skutečně hledá a připravuje systém, jak sociální služby dofinancovat. Mimochodem naším pozměňovacím návrhem, pokud vím, tak se tam nějaké peníze navýšily už při schvalování toho rozpočtu. Já nepovažuji za odpracované věci to, že se dokola melou věci v Poslanecké sněmovně.